Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?